A protože mám čas, tak se ptám na druhou podle mého názoru zásadní věc. Před několika dny rozhodla expertní komise Ministerstva o přidělení finančních prostředků pro takzvané významné sportovní akce.

Chci vás upozornit, že z veřejně dostupných zdrojů, z internetu, a dokonce z webových stránek Autoklubu ČR, tedy žadatele, je známo, nebo jsem dovodil, že žádná taková akce neexistuje. Neexistuje žádné Mistrovství Evropy cestovních vozů, ale pouze pohár. Žebříčkový pohár.

Děkuji, panu poslanci. Pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. A máme tu pana poslance Jiřího Koubka, který bude interpelovat ve věci prodeje písnického sídliště pana ministra financí. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen. Já jsem vás před 14 dny interpeloval v souvislosti se stále živou kauzou písnického sídliště. Děkuji, že jste dneska přítomen na interpelacích, neboť během těch 14 dnů jsem se odpovědi nedočkal, tak budete mít příležitost dneska. Asi jste měl i možnost se během těch 14 dnů s kauzou seznámit. Nicméně ve stručnosti. Oproti všem původním příslibům, které společnost ČEZ v minulosti učinila, se rozhodla loni v červnu prodat bytový fond nikoliv nájemníkům, ale ve veřejné soutěži za nejvyšší nabídku. Vítězem tendru se stala společnost Kennial, která ovšem dva dny před lhůtou pro zaplacení oznámila letos, že nezaplatí a odstupuje ze soutěže. Důvodem jsou podle společnosti ČEZ právní vady a žaloba nájemníků na určení vlastnictví. Já se vás tedy dotazuji, vážený pane ministře, zda jste se ve své funkci již s touto živou kauzou seznámil. Zda už uvažujete o výzvě společnosti ČEZ, aby celou soutěž zastavila a učinila přímou nabídku nájemníkům. Za druhé, zda jste se seznámil s dopisem, který společnost ČEZ odeslala dvanácti nájemníkům, který oni osobně považují za vydírání a po jeho přečtení nebo spíš vyhrožování a po jeho přečtení se jim ani upřímně nedivím. Zdali byste byl ochoten se v brzké dohledné době setkat se zástupci těchto nájemníků a vyslechnout si náš společný navrhovaný způsob řešení, ke kterému se přiklánějí jak ti nájemníci, tak městská část PrahaLibuš, kde to písnické sídliště je, tak i hl. město Praha. Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já teď nebudu citovat ten dopis... My jsme vám zaslali odpověď na vaši ústní interpelaci včera 7. června 2017.

Do obchodního vedení společnosti ČEZ a. s. tedy nemůže Pokud se týká odstoupení společnosti Kennial z veřejné soutěže, ono to souvisí také s tou žalobou dvanácti nájemníků na určení vlastnického práva.

To, co bylo odesláno společností ČEZ nájemníkům, je pouze informace o tom, že z takového jednání může vzniknout škoda. Už v podstatě svým způsobem vznikla, protože společnost Kennial odstoupila jako vítěz té soutěže, a tím pádem způsobila určitou škodu, která může být vymáhána, a samozřejmě ta škoda může pokračovat. Je to jenom upozornění na to, že prostě dochází a může dojít ke škodě, která případně bude podle výsledků té určovací žaloby vymáhána. Tato interpelace je primárně podávána tady na předsedu vlády. To už jsme tady slyšeli. Podobná odpověď mu byla zaslána.

Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Tak musím malinko jenom rozporovat tu skutečnost, že by primárně mířila interpelace na pana premiéra.

Jako sekundární interpelace na pana premiéra. A úplně jste mi neodpověděl na to, zda byste byl ochoten se sejít s těmi nájemníky a s námi, se zástupci městské části, a společně si vyslechnout tedy náš návrh řešení, ke kterému se přiklání i paní primátorka hl. města Prahy. A upřímně, myslím si, že se ta situace prostě posunula jako dál. Pokud si ČEZ potřeboval veřejnou soutěží ověřit cenu, tak ji dneska má a nemůže dojít k poškození malých akcionářů a je stále o čem jednat. Prosím, pane ministře, vaši doplňující odpověď.

A uvidíme, jak to prostě dopadne.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jak je tedy možné, že do Labe arény Račic letos peníze doputovaly? Protože vás tady zde nevidím, tak odpověď asi okamžitě nedostanu.

Panu poslanci bude odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane ministře, v rozhovoru pro deník Právo jste vyslovil prognózu, že penzijní systém samozřejmě dojede dřív nebo později. A navrhujete řešení, že lidé nad 65 let si buď našetří na své penze, nebo budou muset pracovat zřejmě až do své smrti.